Přesto si ho koupila, ale tím, že jí byla avizovaná cena předtím jiná, tak Česká obchodní inspekce samozřejmě zasáhla a dostali tam pokutu skoro 20 000.

Pan ministr.

Celý ten zákon se na potraviny nevztahuje, zákon se vztahuje pouze na výrobky definované nařízením a dozor je nad dodržováním technických požadavků, nikoliv ceny.

Já jsem si vědom té napjaté situace v celé řadě dozorujících orgánů, kde samozřejmě bojujeme s tím, se vzrůstajícími nároky a určitou řekněme podvybaveností, ať se týká personální, odborné, případně i technické ve smyslu nějaké IT podpory. Konkrétně a ono to souvisí s dotazem paní poslankyně Peštové pokud se jedná konkrétně o Českou obchodní inspekci, tak já se samozřejmě budu snažit zajistit, aby všechny tyto orgány k tomu, co mají na starosti, jaké mají zodpovědnosti a jaké mají kompetence, byly dostatečně vybaveny. A já zde s vámi, paní poslankyně, naprosto souhlasím, že není prostě možné, aby v jednom kraji se rozhodovalo nějakým způsobem a v druhém kraji jiným. Prostě ty orgány musí být předvídatelné.

Protože pak to samozřejmě vede k tomu, že vznikají určité pochybnosti o tom, že je všem měřeno stejně. Takže i toto je jeden z úkolů pro nové vedení České obchodní inspekce. A samozřejmě budu dohlížet na to a snažit se, aby takto postupovaly všechny orgány, které jsou v mé gesci. Ano, děkuji. Poprosím paní... Tak paní poslankyně Balaštíková, faktická poznámka. Tak ještě jednou dobrý den, kolegyně, kolegové.

A řekla jsem vám, že bych byla ráda, kdyby se v tom zákonu objevily i povinnosti jednotlivých kompetenčních orgánů z různých zemí na výměnu informací, aby náš dozorový orgán ÚOHS mohl na základě těchto informací došetřit určité záležitosti, které jsou, které poškozují hospodářský trh. Takže prosím pěkně, úplně jsme si nerozuměli.

Takže prosím takto znělo moje vystoupení. Už nečekám, že k tomu vystoupíte, ale budu moc ráda, když budete hovořit se zástupci ÚOHSu, jaký mají problém, aby prokázali, že dochází k porušování našeho hospodářského trhu. Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Peštová.

Já děkuju za tu vstřícnost. Každý ten úředník vede správní úvahu. A podle toho, jak on se rozhodne, tak potom samozřejmě koná. A pokud, říkám, dal jste mi tady nějaký příslib, že ten metodický pokyn bude, což mě ubezpečilo v tom, že se to tak stane, protože říkám, u nás jsme měli úplně stejné problémy a obraceli se na nás v rámci České inspekce životního prostředí. Tak děkuji za dodržení času.

Já jenom chci říct, my máme na Ministerstvu průmyslu a obchodu mezirezortní skupinu, která samozřejmě dozorové orgány sdružuje, ale dozorové orgány nemohou dostávat žádné závazné pokyny vlastně od nikoho.

Děkuji. K faktické poznámce se přihlásila ještě paní poslankyně Peštová. Tak ještě jednou, pane ministře, my jsme si asi nerozuměli. To já tomu rozumím. A je to kraj od kraje, je to různé.

To je ten metodický pokyn, který jsem říkala já, aby se vlastně historicky vzala ta rozhodnutí a řeklo se takhle ne, aby v jednom kraji to bylo takto rozhodnuto a v druhém kraji to bylo rozhodnuto jinak. To byl ten můj apel na to, aby postupovaly všechny ty české inspekce v jednotlivých krajích stejně. Ano, děkuji za dodržení času.